A pak několik mýtů, které bych rád vyvrátil.

Druhý argument.

Co naopak na cenu vliv může mít, je délka, kterou vláda poskytne uchazečům na vypracování nabídky.

Za nás říkám, že ten princip je v zásadě dobrý.

Reálně si myslím, že to nikdo není schopen dobře odhadnout.

Pro takový velký projekt je mimořádně důležitá velká politická shoda. To se nedá, po každých volbách začínat znova a znova, protože pak by hrozil akutní nedostatek elektrické energie v České republice, a to si opravdu nikdo nepřeje.

To znamená, každý z nás si může vzít jakýkoli příklad z jiné činnosti, říct, zda je prostor pro tak vášnivé debaty o pouhých 10 %, když máte tolik neznámých.

Takhle to funguje a nikdo jiný to nezaplatí. Takže v každém případě je poctivá odpověď, že to zaplatí odběratelé a daňoví poplatníci. Ale cena energetické bezpečnosti je mnohem vyšší hodnota než cena jednoho kilowattu.

Děkuji. Nyní je přihlášen do rozpravy i s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Lipavský. Pane poslanče, s faktickou teď vystoupíte? Faktickou: mám potřebu reagovat na pana poslance Leo Luzara, který ještě zmiňoval temelínský tendr. No, víte co?

Takže tam se ideově částečně nacházíme.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo.